3.

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 575/6.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom omluvit pana ministra Jana Hamáčka, který se nemůže zúčastnit a dnes tady předložit tento návrh kvůli zdravotní indispozici. Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů již v loňském roce Poslanecká sněmovna projednala a schválila, nyní se však vrací zamítnutý ze strany Senátu. Dovolte mi snad jenom stručně připomenout obsah a možná se vyjádřit k námitkám, které byly vzneseny na půdě Senátu. Připomenu tedy, že cílem návrhu je vytvořit informační systém, v němž budou každému dostupná oficiální a právně závazná znění právních předpisů vydávaných obcemi a kraji a taktéž správními úřady s omezenou územní působností, jejichž právní předpisy nejsou publikovány ve Sbírce zákonů. Připomenu, že informační systém bude provozovat Ministerstvo vnitra Já se omlouvám, pane ministře. Dámy a pánové, prosím o klid. Přestává být slyšet, co nám pan ministr říká. Děkuji vám.

Texty předpisů, které obce mají zveřejňovat na svých internetových stránkách podle zákona, bohužel roli oficiálního plnohodnotného pramene hrát nemohou, není zaručena úplnost ani aktuálnost. Takže proto tedy tahle iniciativa. Já bych chtěl zdůraznit, že nový způsob publikace právních předpisů nebude pro jejich původce spojen s žádným zvýšením administrativní náročnosti, nebude ani vyžadovat nějakou vyšší počítačovou gramotnost oproti výkonu jiných, pro obce běžných agend. Navrhuje se pouze nahrazení povinnosti zaslat vyhlášený právní předpis dozorovému orgánu povinností tento předpis vyhlásit ve Sbírce právních předpisů. Z technického hlediska bude povinnost splněna stejně jako dosud, to znamená prostřednictvím datové schránky.

Sbírka právních předpisů nabízí bez zvýšení nároků na samosprávy zřejmě značnou přidanou hodnotu pro občany i pro obce a kraje samotné.

Dovoluji si proto požádat o hlasování pro schválenou navrhovanou právní úpravu tak, jak ji Sněmovna už jednou schválila. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. A prosím, aby se slova ujal pan senátor Petr Holeček. Máte slovo, pane senátore. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, děkuji za možnost promluvit ve slovutné Sněmovně za senátory a senátorky Parlamentu České republiky. Návrh zákona byl doručen do Senátu 24. listopadu a byl přidělen dvěma výborům výboru pro veřejnou správu a životní prostředí jako výboru garančnímu a dále ústavněprávnímu výboru. Garanční výbor doporučil Senátu návrh zákona zamítnout, ústavněprávní výbor doporučil Senátu přijmout návrh ve znění pozměňovacích předpisů. Senát projednal návrh zákona na své 3. schůzi dne 16. prosince a výsledkem tohoto projednání bylo zamítnutí uvedeného zákona. Pro zamítnutí tohoto návrhu mimochodem bylo 47 ze 69 přítomných senátorek a senátorů, pouze 6 bylo proti zamítnutí. Senátoři zamítli návrh zákona ze dvou následujících důvodů. Za prvé z hlediska potřebnosti. My nemáme nic proti informačnímu systému, ale současný systém, kdy obce evidují vyhlášky, je velmi funkční. To znamená, že pokud Ministerstvo vnitra České republiky touží vydávat celostátní přehled obecně závazných vyhlášek, nic mu v tom nebrání. Všechny vyhlášky má ze zákona v dosavadním znění k dispozici a obce obecně závazné vyhlášky mají vesměs na svých webových stránkách. Když jsme se ptali pana ministra, který argumentoval tím, že vyhlášky nejsou na webových stránkách obcí, tak jsme se ho ptali, které obce třeba nemají na stránkách vyhlášky, nedokázal nám odpovědět.

Zcela jednoznačně je protiústavní pozbývání platnosti u již dříve vydaných právních předpisů, zejména obecně závazné vyhlášky, stanoviska atp.